Druhý pozměňovací návrh počítá s převedením 200 milionů korun na podporu chovatelů prasat a přesná specifikace návrhu je taktéž součástí důvodové zprávy. Chov prasat prochází v současnosti velmi těžkým obdobím. Podnikům, které se mu věnují, byly v rámci reformy společné zemědělské politiky finance značně zkráceny. I s ohledem na stále rostoucí náklady na krmné směsi, energie i s ohledem na pracovní sílu zvažuje více jak polovina podniků s produkcí vepřového skončit, případně ji výrazně omezit. Někteří již bohužel skončili. A přitom výsledky různých šetření v kvalitě našich českých surovin tohoto sektoru jsou v porovnání se zahraniční konkurencí velmi nadprůměrné. Hnutí SPD podporuje výrobu kvalitních českých potravin, a proto navrhuji tímto pozměňovacím návrhem navýšit podporu chovatelů prasat, aby se zamezilo ještě větší závislosti České republiky na dovozu vepřového ze zahraničí. Děkuji vám všem za podporu mých pozměňovacích návrhů a doufám, že ve vašem rozhodování zvítězí rozum nad stranickým rozhodováním nepodpořit naše návrhy.

Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, vážená paní ministryně, dovolte mi, abych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je evidován pod číslem 1580.

Za druhé, v kapitole 398, Všeobecná pokladní správa, se snižují výdaje souhrnného ukazatele Výdaje celkem a specifického ukazatele Výdaje vládní rozpočtová rezerva o částku 1 milion korun. Za třetí dochází k úpravě odpovídajících částí návrhu zákona včetně příloh.

Dovolím si odcitovat § 12 zmiňovaného zákona, ve kterém je uvedeno, že